Budou oni vědět, za co to utratí? Jenom na vědu a výzkum? Oproti normálnímu svému fungování, tak jak to vyplývá z jejich poslání?

Tady možná by stálo za to si udělat revizi, inventuru toho, jaký přínos pro nás, pro naši republiku, má členství v těchto mezinárodních organizacích, že si zaslouží, aby na ně bylo vydáváno každoročně na příspěvky 280 mil. korun. Já samozřejmě budu podrobněji rozpočet ještě studovat a budu se snažit předložit nějaké pozměňovací návrhy, zejména takové, které by ubraly těm měkkým projektům a zase pomohly projektům, které budou právě směřovat k tomu, co nás nejvíc zajímá, to je boj proti suchu, příp. pro nějaké krizové řízení v oblasti životního prostředí, zlepšení vodohospodářské funkce krajiny atd. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče.

Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v rozpočtu, který nám dnes vláda předkládá, je jednoznačně k rozpoznání, že se blíží volby. Kabinet totiž vůbec neřeší dlouhodobý výhled, jen se chystá utrácet peníze, aby se zalíbil veřejnosti. Sledoval jsem mnoho nemocnic, které se rozhodly řídit krátkodobým prospěchem a zapomněly na pravidla dobrého hospodaření.

Celý život se věnuji vědě. Hlavně že máme funkci místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace.

Čísla mluví jednoznačně.

V době ekonomického růstu je to opravdu ostudné. Musím přiznat, že mě, v uvozovkách, fascinuje argument, podle kterého přes pokles investic do výzkumu a vědy dostanou více peněz. Ti, kteří toto tvrdí, už zapomínají dodat, že důvodem je růst ekonomiky, které se daří díky osobnímu nasazení podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců. Ekonomika neroste díky vládě.

Pokud ekonomika roste, máme jedinečnou příležitost dát víc peněz do oblastí, které nám zajistí dobrou budoucnost.

Ptejme se, jak se bude v České republice žít našim dětem, až dospějí, zda budou mít šanci plnit své sny. Nedostatečné investice na vědu a výzkum nejsou zdaleka jedinou chybou návrhu rozpočtu pro příští rok. Když jsem zjistil, že v době, kdy firmy mají potíže sehnat zaměstnance, se výdaje na podporu v nezaměstnanosti zvýší o 7 %, myslel jsem si, že je to nějaký zvláštní druh humoru. Takových nedostatků je v rozpočtu víc. Mrhání penězi, které vydělali jiní, je totiž disciplína, ve které vláda vyniká. Jde ale o přístup, který nikdy nevedl k prosperitě. Peníze, které tak vláda velkopansky rozhazuje, totiž nerostou na stromech. Do státního rozpočtu přispívají všichni občané ze svých daní. Nerozvážné hospodaření tak nakonec zaplatíme všichni. Přestože je to hlas volajícího na poušti, vyzývám tuto Sněmovnu, aby odmítla populistickolevicový návrh rozpočtu a vrátila ho k přepracování. Já děkuji panu poslanci Svobodovi. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Radim Holeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, při projednávání rozpočtu na rok 2017 mám smíšené pocity. Mne jako vysokoškolského pedagoga samozřejmě nejvíce zajímá oblast vědy, výzkumu a inovací. Mohl bych se na tomto místě zaradovat.

Rabín mu postupně radí pořídit si kočku, psa, kozu, králíka.

A Kohn se zaraduje, kolik mají najednou v bytě místa. Podobně, ale v obráceném gardu jste to udělali v průběhu vaší vlády s výdaji na vědu, výzkum a inovace.

Dle mého názoru není jiný čas na investici do naší budoucnosti než teď, kdy ekonomika vzkvétá a předpokládá se pokračující ekonomický růst. Za současné vlády narostl počet státních zaměstnanců o neuvěřitelných 28 tisíc. A hlavně mě nenechává klidným nárůst 604 nových úředníků na Ministerstvu financí, kteří budou mít na práci kontrolní hlášení a EET.

Děkuji panu poslanci Holečkovi. Zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Zdeněk Ondráček.